Zkrátka a dobře, nevím, jak dlouho ještě v Afghánistánu budeme působit, jak dlouho to bude ještě naše největší mise, jen vás chci všechny upozornit, že ani jedenáct bodů, které máme dnes schválit, nebude zřejmě konečný výčet. A tak jako je z vojenského hlediska nesmyslné, že se islamisty podaří porazit leteckými útoky, jak to prezentoval už zmiňovaný laureát Nobelovy ceny, tak je velmi pravděpodobné že se dostaneme do situace, kdy budeme možná vysílat svoje lidi i do Afriky a čertvíkam ještě dál ,a na to bychom se taky měli pomalu připravovat. Koneckonců Mali je dokladem toho, že tohle vyslání, tento materiál zdaleka nemusí být konečný a že se do něho ještě v průběhu doby bude vstupovat.

Pan ministr o flexibilitě mluvil taky, oba páni ministři o tom mluvili, protože si zřejmě uvědomují, že to s flexibilitou není tak úplně jednoduché, a tak k tomu přidali ještě regionální přístup. To je další novinka, která v takovém rozsahu nikdy nebyla zdůrazňována.

Připomínám, že pro nás platí neměnná pravidla, že pro to, abychom mohli zvednou ruku pro vyslání našich vojáků do zahraničí, potřebujeme docela nutně rezoluci Rady bezpečnosti, to je ideální, když ji máme k dispozici, pokud možno souhlas státu, kam máme lidi vysílat, nebo představitele státu, jeli to možné, to je další velmi důležitá podmínka.

Nevím, pravděpodobně se nedočkám toho, že by někdo rozptýlil moje obavy z toho, že materiál, který je nám dnes předložen, že tisk, který teď projednáváme, tyto podmínky nesplní v celém rozsahu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Budu velmi stručný, protože se čeká na další bod. Chtěl jsem jenom zdůraznit, že materiál působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích je v souladu s bezpečnostní strategií a národními zájmy a také mezinárodními závazky.

Na tom se shodneme, ale víme dobře z minulosti, že tomu tak nebylo ani v minulosti.

Podporuji návrh, který bude načten, to znamená doprovodné usnesení.

Podpoříme i doprovodné usnesení. Jen za sebe doplňuji, že výbor pro obranu včetně uzavřeného jednání velice zevrubně projednal všechny mise, zejména ty, kde se objevilo riziko pro naše vojáky a myslím, že jsme to probrali velmi důkladně, a mohu odpovědně podporu misí a usnesení doporučit. Paní poslankyně Jana Černochová ještě stále v obecné rozpravě. Ale požádám Sněmovnu znovu o klid! Nejde o něco, co by bylo tak úplně jednoduché, a speciální ustanovení Ústavy České republiky jasně naznačuje, že rozdílná usnesení Sněmovny a Senátu vedou k tomu, že není schváleno vůbec nic. Já se moc omlouvám, že vás budu zdržovat výčtem dat, která v minulosti proběhla, když Poslanecká sněmovna, respektive obě komory Parlamentu schvalovaly návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany. Musím se tady zastat předešlých vlád, které rozhodně měly a dávaly jak poslancům, tak senátorům mnohem delší čas než tato vláda. Kdyby kolega Seďa nevystoupil, neřekla bych to.

Jak víme, tak mezinárodní organizací je Evropská unie i OSN.

Ono to má logiku.

Takže duben, květen, červen, červenec.